Vláda je připravena na diskusi o případných změnách legislativy, které by posílily práva občanů na ochranu jejich soukromí. Čili nebráníme se této diskusi na expertní úrovni, a pokud by na politické scéně existovala shoda na tom, abychom v legislativní ochraně pokročili, tak si myslím, že to je také možný směr našich dalších úvah. Děkuji, pane premiére. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy, které dorazily.

Dnes z odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Jaroslav Zavadil a dne 11. 12. se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Roman Kubíček. Budeme pokračovat v rozpravě a já se táži, kdo další se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Dobrý den, pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové.

Pokud policejní orgán se rozhodne provést odposlech nebo záznam, tak o tom ví cca 15 až 20 lidí.

U Policie ČR se po změně náhledu na vyšetřování, kdy odešla procesní samostatnost vyšetřovatele a vznikl tzv. policejní orgán policejní orgán zpracuje záznam, předloží ho svým nadřízeným, ti doporučují a schvalují, následně to jde na státní zastupitelství a soud, který povoluje nebo souhlasí a nařizuje takový úkon, ale vždycky u toho jsou další tři až čtyři lidi. Pokud to dohromady sečtete: policejní orgán, operativa řekněme dva, vyšetřovatel řekněme jeden, doporučuje jeden, jsme čtyři, schvaluje jeden, to je pět, někdo, kdo vede deník utajovaných informací šest, sekretářka sedm. Jdeme na státní zastupitelství. Státní zástupce osm, ten, kdo vede deník devět, zapisovatelka deset. Na soudě to samé 11, 12, 13. Potom to jde na útvar specializovaných činností, který tyto věci pro Policii České republiky a další bezpečnostní sbory zajišťuje, tam se dostaneme na 14, 15, 16. Takže vraťme se zpátky k možnosti, aby takový úkon prováděl procesně ověřený nebo samostatný vyšetřovatel, který nesl odpovědnost za to, co dělá, a byl v kontaktu se svou státní zástupkyní, která dozoruje, a potom se můžeme dostat na omezení takového počtu řekněme na čtyři až pět lidí.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče, a táži se…

Děkuji vám, pane místopředsedo.

Já bych mohl uvádět několik podnětů, kdy jsme byli vyzváni k tomu, abychom prověřili, prošetřili únik informací týkající se i odposlechů, což jsme činili, a v podstatě neznám případ, kdy bychom došli ke konkrétnímu závěru, kdo že to ten odposlech způsobil.

Poslední případ jakéhosi možného úniku, ne odposlechů, ale úniku informací je ze současných dnů.

Myslím si, že i tento případ budeme sledovat do takových závěrů, neboť tam probíhá trestní řízení týkající se právě možného úniku této informace ve vazbě na bezpečnostní riziko, které souvisí s dokumentem Bezpečnostní strategie Generální inspekce bezpečnostních sborů. Chci říct, že přestože komise ze zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů provádí pouze jenom kontrolu, to není ničím definováno, co ta kontrola znamená, co ta kontrola je, že tato komise prozatím z jednacího řádu Poslanecké sněmovny tady předpokládám, že je to § 47 a následné nedostala v tomto okamžiku usnesením zadání kontroly. To prostě je problém, který souvisí s dvěma zákony zákonem o Generální inspekci a zákonem o jednacím řádu. Já jsem o tom mluvil při poslední novelizaci jednacího řádu, že je vůbec problém kontrolní komise.

Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, kdo další do rozpravy se hlásí.